Přestože tedy tento návrh řeší jenom jednotlivost v celém tom systému, tak pokud chceme skutečnou změnu, pokud chceme podporovat, aby rodiny s dětmi, a to tedy i ti, kteří na jiné dávky nedosahují, to znamená, že jsou středněpříjmoví či vyšší příjmové skupiny, aby také měli dobré podmínky pro rodičovství u nás, tak si myslím, že touto změnou jim můžeme výrazně zlepšit život.

Děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto návrhu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Dalším, kdo vystoupí v rozpravě, je pan poslanec Vít Kaňkovský. Dobré poledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se ve třetím čtení vyjádřil k předložené novele a pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, který jsem předložil ve druhém čtení. Za prvé bych chtěl poděkovat paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové a jejímu týmu za předložení této novely. Jak už zaznělo i z jejích úst, chybí nám v některých oblastech komplexnější prorodinný přístup v politice naší země. Už tady opakovaně zaznělo, že zatímco většinou velmi často mluvíme o prorodinných opatřeních na všech možných fórech, tak z hlediska legislativy jsme se nějakého komplexního přístupu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí zatím nedočkali.

Proto také dochází k tomu, že jednotliví poslanci přicházejí s dílčími novelami týkajícími se nemocenského pojištění, zákoníku práce, státní sociální podpory a některých dalších zákonů. Já bych si velmi přál a je škoda že tady dneska paní ministryně Maláčová nesedí abychom dokázali napříč politickým spektrem na těch klíčových záležitostech týkajících se prorodinné politiky, které mnohdy nejsou ani až tak politické, abychom se dokázali více potkávat a aby, když už je předložena nějaká poslanecká novela, tak aby ze strany ministerstva byla spíše spolupráce, a ne aby byly dávány některé překážky, tak jak to u některých nemyslím této ale některých jiných poslaneckých novel zažíváme. Pokud se týká samotné předložené novely, tak s cílem zlepšit vlastně situaci maminek na tzv. mateřské dovolené a při výpočtu dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku těhotenství souhlasím, ale po té poměrně široké a obtížné i odborné diskuzi o rozpočtových dopadech, a je potřeba to tady říci, i zvážení politické podpory zde ve Sněmovně, jsem předložil ve druhém čtení pozměňovací návrh, který, jak už tady kolegyně Pekarová Adamová prostřednictvím pana předsedajícího zmínila, je určitým kompromisem. Paní poslankyně navrhovala původně ve svém návrhu, že by se všechny ty hranice vlastně pohybovaly na 100 % vyměřovacího základu, což skutečně je poměrně velký zásah do státního rozpočtu.

Považuji to za opravdu slušný kompromis, kdy bychom pomohli maminkám na mateřské dovolené. Dali bychom i určitý signál, že si vážíme toho, co odvádějí ve své práci před nástupem těhotenství do státního rozpočtu prostřednictvím daní a dalších odvodů, že bychom jim dali najevo, že si vážíme toho, že se rozhodly pro roli matky, a myslím si, že je to i dobrý signál směrem do společnosti, že se zabýváme těmito opatřeními. Ani já si nemyslím, že bychom jenom tímto opatřením dokázali nastartovat boom porodnosti v České republice, ale je potřeba říci, že skutečně zde je potřeba komplexní přístup ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a že je potřeba se nad těmi klíčovými opatřeními dohodnout napříč politickým spektrem. Na závěr si vás dovoluji požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu i celého návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji pane, pane poslanče, a do rozpravy se dále přihlásila paní poslankyně Richterová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den již dnes poněkolikáté. Já bych ráda za pirátský klub řekla, že podpoříme ten kompromisní pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Počítali jsme si ty částky. Domníváme se, že to je nějaká ta střední cesta. Zůstává tam hranice, není to neomezené stoupání, ale je to přece jen zase vyjádření toho, že mateřská, peněžitá podpora v mateřství, má nějakým způsobem více reflektovat, jaký byl předchozí příjem, že to je pojistná dávka. Na druhou stranu chceme, aby tady jasně zaznělo, že to, co skutečně potřebujeme, to, co je skutečně ta hlavní podpora rodin, jsou dětské skupiny. Ten zákon je zaparkovaný.

Tolik stanovisko k tomuto tématu za náš klub stručně. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Prosím, pane poslanče máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom krátce několik vět za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Já bych chtěl říci svůj osobní pocit, tak jak jsem se této problematice v posledních týdnech věnoval. Dnes již fungující, zaběhlé a prospěšné dětské skupiny podle mého názoru tím, co se připravuje, jsou vážně ohroženy, což si myslím, že je velká škoda. Ještě se s tím asi setkáme jak na půdě výboru pro sociální politiku, tak na půdě Poslanecké sněmovny. A za druhé. Já souhlasím i se svými předřečníky, že v rámci smysluplné a komplexní prorodinné politiky jsme se doposud mimo té plamenné diskuze o zvýšení rodičáku skutečně zatím nedočkali.

Proto jsme tady svědky toho, že poslankyně a poslanci přicházejí s konkrétními pozměňujícími návrhy, které sice nejsou komplexní, ale alespoň mají a jsou vedeny snahou s touto problematikou něco udělat. Já jsem si odnesl z té bohaté diskuze z výboru pro sociální politiku jenom jednu myšlenku, a to je, pokud by byl tento návrh zákona schválen, ať už ve variantě paní kolegyně Pekarové, nebo ve variantě pana kolegy Kaňkovského, a já bych si to velice přál, tak pro stávající maminky, které pobírají mateřskou, se vůbec nic nezmění, nikomu se nic neubere, ale těm maminkám, které chodily do práce, které měly samozřejmě vyšší výdělky, ale zároveň které odvádějí do systému více pojistného nebo více daní, se o něco málo přidá.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A je ještě nějaká přihláška do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova má paní navrhovatelka nebo paní zpravodajka? Nemá, takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.